Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?